Děkuju.

Já sám tady sedím, stojím minimálně potřetí a vím, že vystupovala řada mých kolegů, a nabízíme jinou rétoriku a nabízíme jiný styl svých námitek a svých dotazů. A už bychom opravdu byli rádi, kdybychom byli vyslyšeni. Už jednou vystoupil pan ministr Rakušan, nyní vystoupil podruhé, ale my chceme o té věci debatovat a my chceme klást otázky. Je to vláda, která se zodpovídá Poslanecké sněmovně. To Poslanecká sněmovna vyslovuje důvěru vládě. Je naprosto legitimní, abychom tuto debatu vedli v prostorách Sněmovny a aby se poslanci mohli ptát pana ministra, ne že přijde, něco tady řekne, co má nachystaného, a zase odejde. A já si myslím, že není víc důležitých otázek v České republice, než jsou právě v současné době otázky národní bezpečnosti a otázky pohybu osob v rámci našich hranic.

A nikdo anebo mi, pane ministře, odpovězte, jestli existuje nějaký přehled a nějaká evidence, jak dlouho tady ti lidé jsou, kde se pohybují, v podstatě i z čeho žijí, a hlavně, jaká jsou s tím spojena bezpečnostní rizika a jestli máme zmapovaný pohyb těchto osob.

A pokud vím, oni to zkouší znova a znova. To znamená, opravdu je nějakým způsobem teď více chráněná naše hranice se Slovenskem, a já to můžu potvrdit. Nicméně není možné hermeticky zavřít tu hranici, protože to by tam museli stát 50 metrů od sebe ti příslušníci, a na to zkrátka nemáme kapacitu. To znamená, k překračování hranic stále dochází.

Připadá vám to jako systémové řešení v rámci Evropské unie?

Já mám jiné informace. Mám informace, že někdy vám ti Slováci ty migranty vezmou a někdy ne, že to nefunguje tak stoprocentně. První, co bylo, byla poměrně podrážděná reakce ze strany slovenského kolegy, ministra vnitra, a především ze strany slovenského premiéra Hegera, který nebyl v souladu s tím, co Česká republika udělala. A proběhla nějaká komunikace? On se trošku usmívá za mnou pan ministr. Já znovu říkám, já o tom chci diskutovat věcně, konstruktivně, chci klást otázky a myslím si, že tento bod by měl být zařazen na pořad dnešní schůze. A chci, aby byl dneska zařazen jako první bod. Jsem si vědom toho, že tady je velká tlačenice na první bod dnes. V případě, že nebude hlasován jako první, pak potom alternativně jako první po těch, kteří budou do té doby jako pevné zařazeny. Takže máme tady velký pohyb nelegálních migrantů v rámci České republiky, a proto jsem ten bod nazval Otázky národní bezpečnosti, protože se to netýká už jenom hranic.

Přece není možné, že se to dozvíme jenom tak mimochodem!

Protože to jsou tisíce!

Tak mě by zajímala nějaká mezinárodní komunikace.

Poslanecká sněmovna není přívěšek vlády, to je přesně naopak, a my bychom chtěli, aby Parlament České republiky v této věci měl nějaké slovo, ne že tady obdržíme nějakou povšechnou informaci, která trvá pět minut vašeho projevu. A nejenom hranice, ale co se s těmi lidmi děje na území České republiky. A já opravdu mluvím o národní bezpečnosti a je to velké množství osob, a to je za a). A za b) je tady potom věc, která se mi dostala do ruky dneska, a to je Návrh základních principů pro nastavení podmínek legislativního rámce lex Ukrajina a navazujících právních prováděcích aktů, zpracovala Asociace krajů České republiky.